Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Pardon, nezahajuji hlasování. Pan předseda Stanjura. Prosím máte slovo.

Můžeme hlasovat. Hlasujeme tedy o pozměňovacím návrhu H1. Pro jistotu ještě prosím stanovisko výboru. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Dalším návrhem je H2 pana Jana Bartoška a týká se zavedení účelového určení daně z hazardních her. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 61 přihlášeno 190 poslanců, pro 18, proti 100. Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Ano, ano.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 63 přihlášeno 190 poslanců, pro 8, proti 75. Návrh nebyl přijat.

Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Dalším návrhem je návrh P3 pana Vojtěcha Munzara a týká se změny lhůty pro doplnění nebo opravu kontrolního hlášení. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Předkládá návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Posledním pozměňovacím návrhem je návrh opět pana Tomáše Martínka a jedná se o zrušení § 59, zákona o hazardních hrách. Rozpočtový výbor doporučil. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl přijat. Vyčerpali jsme veškeré pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Ne, nebudeme zatím hlasovat. Vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy.